Pane předsedající, děkuji za slovo.

A to vše za stále rostoucích požadavků islámských kolonistů a ochotných a zbabělých ústupků vlád hostitelských států, hostitelský ve smyslu biologickém.

Nestojí přece tolik námahy podívat se, jak vypadá situace v zemích na západ od nás, kde islamisté poznenáhlu v určitých oblastech přebírají moc, vznikají muslimské enklávy pod nadvládou šaría policie, kam se místní obyvatelé obávají chodit. Vidíme na druhé straně toleranci mladistvých manželek, dokonce mnohoženství pod záminkou, že je to v zájmu dětí. Děkuji, nechci. Chci mluvit o něčem jiném. A to je, jak daleko chce ještě západní Evropa ustupovat. Ten tlak Evropské unie na redistribuci migrantů skoro vyvolává dojem, že je chtějí do střední Evropy vnutit už jenom proto, aby ten rozdíl mezi středoevropským evropanstvím, které tady ještě máme, a západoevropskou islamizací nebyl tak markantní a aby zodpovědnost jejich politiků za tento stav západoevropských zemí nebyla tak ostudně nápadná. Myslíte si, že zde v České kotlině jsme v bezpečí? I my Češi máme své oběti islámských teroristů.

Od 11. září bylo teroristy zabito více než pět tisíc Američanů a Evropanů včetně obětí 11. září.

Řekněme to jasně a nahlas: Islám podle našich měřítek a i podle výsledků soudního řízení s panem Sáňkou je potvrzen jako ideologie nesrovnatelná s demokratickými hodnotami naší civilizace a kultury. Islám je ideologií vyvolených, volná franšíza s příslibem ráje plného rozkoší pro každého, kdo pro něj zemře. Každý se může přidat, ale nikdo nesmí ven, protože hereze je hrdelní zločin.

Zákonná úprava, kterou navrhujeme, má postavit hráz všem nenávistným ideologiím, které jsou, budou, vzniknou, protože chápeme závažnost momentu, ve kterém se nacházíme. Snažíme se poučit z toho, co se děje v západní Evropě. Snažíme se vytěžit tuto zkušenost k tomu, abychom byli schopni se tomu bránit. Účelem zákona není zakázat islám.

Ještě bych si dovolil reagovat na pana ministra Pelikána.

Děkuji vám.

Dobrý den. Vážené dámy a pánové, svoboda politického smýšlení a náboženského přesvědčení je každému obyvateli České republiky zaručena Listinou základních práv a svobod. Je to dokument, který stanoví nepřístupnost stíhání za politické nebo náboženské přesvědčení. Toto je naprosto v pořádku a je to výsada společností hlásících se k demokratickým principům. Přesto existují pochopitelná omezení, která vymezují hranice této svobody. Toto omezení definuje § 403 trestního zákoníku. Zde se mimo jiné říká: kdo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na 15 let.

Jak je možné, že na jedné straně kritizujeme a stíháme projevy na sociálních sítích a na straně druhé tolerujeme slova, která zaznívají i v našich mešitách a která požadují zavádění práva šaría? Ano, toho práva, které vymezuje ženě jen poloviční hodnotu muže a které je známé svou krutostí k lidem, ke zvířatům.

A chtěl bych říct jednu věc. Proti ideologiím nebo nepravdám se nebojuje zákazy. Děkuji.